Dovolte mi, abych se teď dostal pod povrch, abych mluvil konkrétně o těch dvou změnách, které jsou navrhovány. Za prvé.

Obsahuje dvě písmena, písmeno a) a písmeno b). Písmeno a) skutečně neumožňuje kopírování rozmnoženin a písmeno b) umožňuje kopírování rozmnoženin. Přečtu vám to: Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práva na rozmnožování podle článku 2 v těchto případech:

A teď písmeno b) pozor: u jakýchkoli rozmnoženin na jakémkoli nosiči vytvořených fyzickou osobou pro soukromé užití a pro účely, které nejsou přímo ani nepřímo komerční, a to za podmínky, že nositelé práv získají spravedlivou odměnu, která, pokud jde o dotyčné dílo nebo předmět ochrany, bere ohled na použití nebo nepoužití technologických prostředků uvedených v článku 6.

Jediné, co musí dodržet, je, že to musí být stanoveno v našem zákonu, což teď projednáváme, že to má být pro soukromé užití a že to nemá být pro komerční užití a že tam má být spravedlivá odměna, což znamená, že už dneska z každé té kopie dostává nějaké procento, nějaký desetník, dvacetník dostává DILIA, což je zase speciální organizace, která vybírá poplatky za kopírování hudebních děl a dalších podobných. Samozřejmě že to je možné. Není pravda to, co zaznělo z Ministerstva kultury, a je to bohužel kvůli tomu, že zjevně Ministerstvo kultury je prolezlé lobbisty těchto organizací.

Není pravda to, co říkalo Ministerstvo, že to nemůžeme zavést. Podle evropské legislativy to můžeme zavést a je to jenom na nás. Senát nám to tady předložil, oni to zpracovali, řádně to bylo navrženo, není to na poslední chvíli, že bychom to tady mastili, a je to pouze nás, jak my to rozhodneme. A teď k té druhé části.

Chtěl bych začít tím, že Soudní dvůr Evropské unie už rozhodoval v jedné podobné kauze, a to v případě zubních lékařů, a tam stanovil, že pokud někdo chodí k zubaři kvůli tomu, aby mu tam spravili zuby, nechodí tam kvůli tomu, aby se obohatil posloucháním rádia nebo televize, a že v takovém případě není nutné platit poplatky, protože to nemá samostatný hospodářský význam.

Také děkuji. Jako první pan poslanec Bláha. Prosím, pane poslanče. Musím reagovat na mého předřečníka, protože to není ve skutečnosti tak, jak to tady popisujete, že za zaměstnanecká rádia a televize někdo něco platí. Není to tak.

Potom co jsem jim napsal, že si to pouštěl zaměstnanec, tak po mně nikdo nechtěl ani korunu. Tak to nefunguje. Jestliže někdo za to zaplatil, tak to bylo jenom z jeho blbosti. Normálně to funguje tak, že na pracovišti si můžete pustit cokoli.

Ano. A v ten okamžik to musíte nějak oddělit.

Děkuji. Nyní prosím pana poslance Klause s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vácha. Prosím. Dobrý večer.

A zrovna tak když se něco vybírá pod zákonem, tak to má dělat stát. A já prostě odmítám soukromé daně.

Děkuji.

Ty tady opakovat nebudu.

Musíme si uvědomit, že jsou to také školy, základní školy, mateřské školy, ty mají televizní přijímače, mají rádia a za ně musí platit. A to jsou třeba televizní přijímače, kdy máme displej někde před jídelnou, kde se ukazuje, co bude za jídlo, ale protože to má v sobě televizní přijímač, tak se za to musí platit. Já jsem to teď ověřoval u naší paní kvestorky. A jsou to tisíce, tisíce korun, které jenom ta jedna škola musí platit.